Já vám také děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já jen pro váženou paní kolegyni předřečnici, aby zde nezapadlo.

Můžete se podívat, je to sněmovní tisk 390.

Já vám také děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem měl řadu výhrad k tomuto návrhu zákona, které jsem zde vyjádřil v prvém čtení. Po jednání ústavněprávního výboru bych chtěl poděkovat předkladatelům návrhu zákona, že se nám podařilo nalézt společný konsenzus podle mého soudu na rozumném konsolidovaném znění této novely. V tuto chvíli nepodporuji tento návrh zákona.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tento moment. Až na závěr, dobře. V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky. Požádám, aby jako první vystoupil pan poslanec Stupčuk. Po něm se připraví paní poslankyně Válková. Ještě jednou dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je evidován jako sněmovní dokument 6172.

Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Ondráček. Děkuji, pane místopředsedo.